Pane ministře?

Hlasování číslo 99. Nyní budeme hlasovat o návrhu D21, což je pozměňovací návrh Kateřiny Valachové k prodloužení doby provádění služebního hodnocení ze 40 na 90 dnů. Pane ministře?

Hlasování číslo 100. Výsledek byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrzích D24 a D25 společně jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující. Pane ministře?

Hlasování číslo 101.

Jedná se o pozměňovací návrhy Marka Výborného, které znamenají zachování dosavadní úpravy vyhlašování dalších kol výběrového řízení. Ano.

Ano, už to funguje.

Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko. Nyní budeme hlasovat návrhy E9 až E11 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy Marka Výborného, zachování stávající úpravy spolupráce představeného a služebního orgánu při hodnocení vyšších představených. Pane ministře? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující.

Návrh byl zamítnut. Táži vás, paní zpravodajko, zdali mi můžete potvrdit, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.